Jen trochu čísel pro představu.

Pokud tomu tak není, zase mě můžete, pane ministře, opravit.

Moje otázka na ministra zdravotnictví, popřípadě na vládu jako celek: To opravdu neexistuje v nabídce něco levnějšího, českého, kde by se to třeba dalo provádět formou samotestování?

Ptám se, proč není osloven, proč nedodává?

Slušný kocourkov.

Věřím, že i za cenu 100 korun by si je sami a dobrovolně kupovali lidé, kteří by chtěli konečně jít jako diváci na sport či kulturu. A pak se divíte, že už toho mají lidé dost a nařízení ignorují. A to buďte rádi, že zatím jenom ignorují, protože český člověk dokáže i podstatně více.

Říkáme vám: podívejte se, jak to řeší Maďarsko, Izrael a jiné země. Nemůžeme, není to schváleno EMA, nemají to Němci a podobné výmluvy.

Včera také do Srbska, super dobrý, ale Sputnik se vyrábí v Rusku.

Super práce, pane premiére, páni ministři!

Této oblasti jsem se vždy věnoval nejvíce. Dnes budu podstatně stručnější. Vždy jsem řekl svá pro a proti.

Nařízením vlády nařizovaná nyní nikde není. Studenti pracují v mnohých nemocnicích a zařízeních dobrovolně na základě dohody. Potřeba vyřešit výši možného měsíčního výdělku a jeho zdanění se myslím řeší. Pokud se pletu, je to apel na vládu a příslušné ministerstvo, aby konečně něco dělali. Stav legislativní nouze máte vyhlášený do konce března, prostor je zde i pro poslance z příslušných výborů. Ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří jste hlasovali pro přijetí sněmovního tisku 908, který to řeší. U tohoto hlasování se ukázala nebývalá shoda, že když při řešení konkrétního problému dokážeme potlačit svoji politickou předpojatost a mezistranickou řevnivost, tak to jde.

Ostatní, doufám, dokáže vyřešit Správa státních hmotných rezerv a vláda operativně usnesením. Problém zůstává u nasazení vojáků. Z jejich nasazení si vláda udělala beranidlo formou mediálního tlaku na poslance.

Bohužel smutné je, že to po něm opakuje pan premiér. Všichni víme, že vojáci mohou i bez nouzového stavu vypomáhat Policii České republiky.

Není potřeba nasazení vojáků v nemocnici nebo sociálních službách právě tou jinou závažnou situací, ohrožující životy a zdraví? Já si myslím, že ano. Pan premiér přímo přede mnou zadal toto k vyřízení, ale dodnes, dodnes!, jsem žádný právní rozbor nedostal.